Protože to, že být má, je naprosto jasné.

V tom případě ta stokoruna je skutečně částka velmi směšná. Můžeme diskutovat dlouho. Ale na druhou stranu víme, pro paní poslankyni Markovou, že děti stůňou a čerpají péči do jednoho roku věku, pak čerpají minimálně péče, to minimální čerpání péče trvá asi do 15, 16 let, pak se malinko zvyšuje, a stále je to nepodstatné.

Zařízení dlouhodobé péče, hospice a všechno to, co je hrazeno, v okamžiku, kdy nebudou mít tuto platbu, přestávají fungovat. Žádnou jinou platbu de facto nemají, z pojišťovny nedostávají prakticky vůbec nic. Když konečně začaly trošku fungovat, když konečně můžete žít v klidu, že až budete staří a budete ležet někde v té nemocnici dlouhodobé péče, dostanete najíst, tak my teď řešíme problém, že to snížíme. Pro ně, když se podíváte na ta čísla, i to snížení na 60 korun znamená, že budou muset svůj provoz zásadním způsobem znekvalitnit. Každá koruna, která uteče do stravy, každá koruna, kterou budeme vyrovnávat, to, že nemáme odvahu říct, že poplatky mají svůj regulační charakter, že poplatky za stravu, za čerpání těch vedlejších nákladů jsou regulérní, tak si musíme uvědomit, že každá takováto koruna znamená, že budeme muset ve zdravotnických zařízeních zhoršit léčebnou péči. Ta úměra je jednoduchá nahoru, dolů. Co uděláme, já nevím.

A všechny tyto aspekty musíme probírat. Ale proboha, konečně z toho pohledu, jak to funguje v tom zdravotnictví, ne z toho pohledu, že pro mě jsou tyto věty politicky velmi úspěšné a populární a že mě voliči přidají dva nebo tři hlasy. Zdravotnictví je těžká věc. Ve zdravotnictví neexistuje náhradní ukájení. Každý chce jen to nejlepší. Ve zdravotnictví to tak není. A my si musíme uvědomit, že chcemeli udržet kvalitní medicínskou péči, musíme taky v některých chvílích jako politici být nepopulární. Děkuji panu poslanci. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Já vám jenom chci říct z dennodenní praxe, že poplatky jsou možná téma pro vás, rozhodně nejsou tématem pro moje pacientky ani pro nikoho z okolí. Takže to, co tady bylo řečeno za těch několik let na téma poplatky, je prosím vás už úplně mimo mísu. Dneska pacienti vůbec poplatky neřeší.

A dneska už si bez toho neumíme nemocnice představit. Vy vůbec nevíte, co to znamená, když se řídí to zařízení a teď vám někdo najednou šmahem vezme několik milionů nebo set tisíc měsíčně. My nemáme možnost zvyšovat své tržby nějakým umělým způsobem.

Děkuji panu poslanci.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, hovoří se tu o kvalitě a o nedostatku peněz. Kolik vyvedla peněz ze zdravotnictví? Zmrazením příspěvků, které dává na pacienta ze státního rozpočtu. Tak o jaké kvalitě tu hovoříte? Vždyť jste jenom vyrovnávali vaše výpadky tím, že občané měli něco připlatit. Jestli ve zdravotnictví peníze chybí, a Ústava říká o veřejném zdravotním pojištění, tak jsme měli diskutovat o tom, jestli nezvednout o půl procenta zdravotní pojištění. Ale proč vymýšlet nějakou administrativu? Ano, jiný pohled je asi v metropoli. Tady jsou zcela jiní pacienti. Ale běžte dál od Prahy. Čím dál od Prahy, tím složitější. A ti by se určitě obešli bez těchto peněz, kdyby věděli, že jim potečou peníze tak, jak správně mají.

Jestli jsou zdraví, nebo nemocní, berou to šmahem.

Ke zmínce o zdravotním pojištění a násobku neplacení zdravotního pojištění. Víte, s tím zákonem, já jsem tady nebyl, ale pokud vím, prvně přišel ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

A pak jenom technickou poznámku. Začínám být trochu zmaten, že tady padlo veto tří stran a ze dvou už od jejich zástupců zazněl zcela opačný názor, který je naprosto konformní s mými názory. Je zvláštní, že ti, co tady povídají už několik období, s tím mají zásadní problém. Ti, kteří přicházejí z praxe, říkají, že je to úplně jinak. Děkuji za pozornost. Další s faktickou je přihlášen pan poslanec Kováčik.

Děkuji za slovo.